Bude na rozhodnutí této Sněmovny, jak dále bude v této spolupráci pokračovat. My jsme získali právě pro Poslaneckou sněmovnu sedm historických obrazů maršálků Českého zemského sněmu, kteří v těchto prostorách působili od roku 1861.

To jsou věci, které budu chtít panu předsedovi předat. Věřím, že takto načatou práci v oblastech ať už s akademickou obcí, či s obcí kulturní bude rozvíjet tak, jak jsem se o to snažila já sama. Přeji vám též, abyste plnil svou roli ve prospěch občanů České republiky, ve prospěch Poslanecké sněmovny a abyste s ní byl spokojen vy sám osobně.

Vážené dámy, vážení pánové, poslankyně, poslanci, budu nyní nucen naše jednání přerušit, protože mě čeká to, že musím podepsat všechny vaše poslanecké průkazy, tak abyste si je mohli ještě dnes vyzvednout. A jak už avizovala paní bývalá předsedkyně, musí ještě proběhnout některé další náležitosti. Přeruším tuto schůzi na 40 minut.